Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 65, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a návrh usnesení byl schválen. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy.